Eviduji váš procedurální návrh a dám o něm hlasovat. Nejprve tedy přivolám kolegyně a kolegy z předsálí, aby se dostavili na hlasování.

Ten zní, že žádáte přerušení projednávání tohoto bodu do doby hlasování v Evropském parlamentu o tomto materiálu.

Kdo je proti? Je to hlasování s pořadovým číslem 73. Tento návrh byl zamítnut. Prosím, pokračujte ve své zprávě.

Děkuji.

Není třeba opakovat.

Ani tento procedurální návrh neprošel. Prosím, pokračujte.

Děkuji. Eviduji dvě přednostní práva. Nejprve jsem viděl pana poslance Laudáta, po něm pan poslanec Kováčik, po něm pan ministr. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Takže já mám dva procedurální návrhy. První, že budeme jednat tak dlouho, až tento bod dokončíme, a druhý bod navrhuji výměnu zpravodaje u tohoto bodu.

Každopádně jestliže navrhujete výměnu zpravodaje, koho jiného navrhujete. Nejprve tedy odvolání zpravodaje a koho jiného navrhujete. Děkuji.

Nejprve tedy dám hlasovat o procedurálním návrhu, abychom jednali o tomto bodu tak dlouho, dokud nebude projednán. Každopádně pouze do té doby, dokud nejsou pevně zařazeny další body. Potom bychom tento bod museli přerušit.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Nyní budeme hlasovat o změně zpravodaje. Je zde procedurální návrh, abychom vyměnili zpravodaje tohoto tisku a novým zpravodajem aby se stal pan poslanec Kostřica. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku.

Přihlášeno je 124 poslankyň a poslanců, pro návrh 51, proti 38. Další přihlášený s přednostním právem je pan poslanec Kováčik, po něm pan ministr. Prosím. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji.